Vláda ale změnu bezpečnostní situace v tomto návrhu podle mého názoru nezohledňuje a opět předkládá návrh vojenských zahraničních operací, jako by se nic podstatného ve světě nezměnilo.

Cílem by mělo být, když už tedy pošleme naše vojáky do zahraničí, aby to bylo pod tímto mandátem, jinak může být armáda zatahovaná do mezinárodních vojenských dobrodružství jiných států a to v zájmu České republiky rozhodně není. Není možné, aby bezpečnostní zahraniční politika České republiky zůstávala nezměněná a na tuto situaci nereagovala. To nás potenciálně může dostat do závažných problémů a nedá se věrohodně a donekonečna argumentovat našimi spojeneckými závazky. Vždyť naším vojenským spojencem v NATO je i Turecko, které je už nějakou dobu na hraně otevřeného vojenského střetu s jiným členem NATO, a to je Řecko. A tomu máme nadále přihlížet bez opravdové ochrany našeho teritoria? Nemyslím si to. Není udržitelné, aby většina nasaditelných příslušníků Armády České republiky byla na zahraničních operacích nebo se na ně právě připravovala a aby se takovému působení v zahraničí přizpůsobovala i vojenská technika, kterou disponujeme nebo nově nakupujeme. Potřebujeme mít prostředky a schopnosti bránit Českou republiku Armádou České republiky. Máme i výhrady k působení našich vojáků v Mali. Kladu si otázku, co toto přinese.

Abych to shrnul všechno dohromady, chtěl bych říct, že operací je z našeho pohledu příliš mnoho, nebylo provedeno vyhodnocení cílů a perspektiv a na základě toho optimalizace počtu těchto zahraničních operací. Některé z nich nejsou anebo nemají mandát Rady bezpečnosti. Tyto operace nejsou v dlouhodobém zájmu České republiky.

To také o něčem svědčí. A proto poslanecký klub SPD tento návrh působení, tak jak je předložen, nemůže podpořit. Děkuji za slovo. Děkuji. Omluvy

V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Alexander Černý, připraví se pan poslanec Foldyna. Pan poslanec Černý není přítomen, takže na řadě je pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokládám si otázku, co děláme za misi, jaký smysl pro českého daňového poplatníka má mise v Mali. K čemu je to dobré pro toho českého daňového poplatníka, který to všechno platí?

Teď nevím koho jsme tam cvičili, kterou tu jednotku, a hlavně vůbec nevím, co těch 600 milionů přineslo českému daňovému poplatníkovi. Bylo to tedy součástí výcviku?

Neříká mi to nic ani věcně, ale v zásadě ani politicky. Sedmnáct let tam probíhá nějaká operace, zemřela tam řada našich vojáků a ve druhé řadě to stálo miliony korun českého daňového poplatníka. Co to přineslo českému daňovému poplatníkovi?

Jak se sem dostane? On se sem dostane možná některý nebezpečný člověk, ale jedině s vízem, nebo i bez víza do nějakých těch záchytných táborů, takže to je něco jiného.

Stejnou otázku si můžu položit, co se vlastně děje v tom Iráku. S kým tam vlastně bojujeme, nebo co tam vlastně děláme?

Ale ptám se proč utrácíme peníze českého daňového poplatníka za mise v Iráku? A kdy to konečně skončí, aby ty miliardy, které jdou tady tudy, skončily tam, kde skončit mají?

Takže to je vše, co jsem tady chtěl sdělit. Děkuji vám. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Možná očekáváte, že budu hovořit plamenně o tom, jak nemáme rádi NATO a jak vnímáme pozici České republiky v tomto paktu, ale já se spíše zaměřím na oblast zahraniční politiky, která je tady nedílnou součástí tohoto materiálu. Nebudu hovořit k panu ministrovi obrany, protože ten tady reprezentuje vojáky a vojáci plní rozkazy. Plní rozkazy i této Sněmovny a snaží se ze všech sil tyto rozkazy vyplnit, ač mnohdy jsou v ohrožení života, ač mnohdy můžou i pochybovat o tom, proč to dělají.